Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Procházkovi. Paní poslankyně Jana Černochová a její další přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Já se jenom zdvořile připomínám panu ministrovi, že jsem neobdržela odpovědi na své otázky.

A mám naději, že pan ministr v tom poledním čase buď na ty otázky zapomněl, takže když se teď o ně znovu přihlásím, takže mi na ně odpoví, protože si myslím, že to nebylo nic, na co by on jako ministr vnitra neměl mít nějaký pevný názor.

Ptám se ho jako čelného představitele tohoto resortu, jaký má názor na stabilizační příspěvek, a prosím, aby mi odpověděl. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Pan poslanec Roman Váňa a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jestli dovolíte, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem sněmovního tisku 6441.

Následující body se přečíslují. Odůvodnění tohoto návrhu.

Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy... Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

A já jsem dostal za úkol, abych s tímto usnesením seznámil Sněmovnu. Předpokládám, že na příštím zasedání výboru se vyjádříme i k ostatním pozměňovacím návrhům.

Děkuji panu zpravodaji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrhy na vrácení či zkrácení lhůty, či aby se garanční výbor návrhem nezabýval, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.